Děkuji za slovo.

Není zájem. Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Setkala se s tím Praha jako hlavní město, ale i mnoho dalších obcí.

Děkuji, pane předsedající.

To jenom pro pořádek. Nyní se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem představila v obecné rozpravě. Je to náš společný pozměňovací návrh, mne a paní kolegyně Válkové.

Děkuji vám. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není, takže končím druhé čtení tohoto bodu.

Ano.